Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místo místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ministr zemědělství Miroslav Toman. Máte slovo, pane ministře. Ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Návrh proto upravuje právní postavení občanů Spojeného království a jejich rodinných příslušníků, kteří na území České republiky pobývali v rozhodném období podle takzvané výstupové dohody, tedy na konci roku 2020.

Smyslem této změny je prevence zneužívání zákona v sociálním systému a eliminace případných bezpečnostních rizik. Smyslem této změny je prevence zneužívání zákona a tak dále. Změna se dotkne pouze nově příchozích rodinných příslušníků. Děkuji za pozornost. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu.

Jenom technicky.

Nyní tedy končím obecnou rozpravu. Není zájem, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Návrh zákona uvádí jako přestupek i zastřené zprostředkovávání zaměstnání.

Hlavní účel té právní úpravy je zavedení spoluzodpovědnosti subjektu uživatele využívajícího zastřeného zprostředkování zaměstnání, protože i ten má z této činnosti prospěch. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom poprosím o podporu pozměňovacího návrhu, který je vložen do systému pod číslem 8299.

Děkuji.

Toto zpřísnění, které je tam navrhováno, je předkladatelem zdůvodňováno vlastně v podstatě jen tím, že právo Evropské unie umožňuje to zpřísnění a že současné nastavení je podle předkladatele vůči cizincům zbytečně velkorysé.